Další prioritou Fialovy vlády, na niž musí být podle vlády, i kdyby žádný důchodce na chleba neměl, je rozpočet Ministerstva obrany.

Naposledy loni jste mi tento můj návrh tady zamítli.

No a teď ještě chcete okrást důchodce.

Je zcela jasně a bez debaty vidět, že když vláda chce, nemá problém peníze utratit, a dokonce se i bezhlavě zadlužit.

Na to peníze jsou.

Připomenu, že jste si tady prohlasovali zrušení odborných náměstků na ministerstvech a prohlasovali jste si neomezený počet politických náměstků na ministerstvech, aby tam mohlo být neomezené množství vašich politických trafikantů z řad vašich spolustraníků. Takže na to peníze máte, ale na potřebné občany, například na příjemce důchodů nebo na podporu pracujících rodin s dětmi, matek samoživitelek a tak dále, na to peníze nemáte. Nechcete dát.

To zcela jasně ukazuje priority Fialovy vlády.

Na důchodce peníze podle Fialovy vládní pětikoalice potřeba nejsou. To je názor této asociální vlády. A prosím všechny důchodce, příjemce důchodů, ať už volili kohokoliv, aby si uvědomili, co tato vláda navrhovaným zákonem všem lidem říká.

To je situace na Ukrajině.

No, já mám takový dojem, že jsme jim to taky hezky minimálně částečně zaplatili. To je realita politiky Fialovy vlády. Na to se nikdo neptá. Na to se nikdo neptá.

Vážené dámy a pánové, premiér Fiala chce okrást důchodce, jak říká z hlediska obecné spravedlnosti, mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna. Asi každému dojde, že pokud jde o udržitelnost rozpočtu do budoucna, neměl by užívat argumenty neblaze proslulého pana Kalouska, že náš státní rozpočet nám projedli důchodci.